A víte proč? To má úplně jasný důvod.

Oni mají zájem na tom, aby ten přeplatek dostali hned. Takže si tu lhůtu prodlužovat nechtějí. Rozumíme si?

A tu účinnost navrhujeme úplně stejně jako vy. Děkuji vám. Děkuji. Pan navrhovatel, poté s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Návrh byl podán samozřejmě jako poslanecký návrh, takže na vládě byl, připomínkové řízení proběhlo. Měli se možnost vyjádřit všichni. Vyjádřila se dokonce i Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí a žádnou konkrétní legislativní změnu nenavrhla, kterou by bylo potřeba, pokud by doopravdy shledala, že nějaká potřeba je k tomu následnému podání u nich.

To by přece úplně zničilo princip demokratického navrhování i opozičních stran a podobně.

Což je právě důvod, proč by se měl schválit co nejdříve, aby, jak jste říkala, že bude potřeba změna informačních systémů, aby se na ní mohlo začít dělat co nejdříve.

Což ovšem se nyní asi dít nebude.

Samozřejmě se na to myslí, takže lhůta je vypočítána podle toho, kdy to podají, ať už to je tedy elektronicky, nebo papírově. Děkuji za pozornost. Děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo.

A poměrně pečlivě jsem se tím zabýval a opravdu jsem na žádnou minelu nenarazil.

A ono to není nic jiného, než že to má trochu samozřejmě to není revoluce ale má to trochu ulehčit situaci daňovým poplatníkům.

No, to já už jsem tady za těch šest let slyšel my zrušíme vaše kroky v penzijní reformě a předložíme svoji vlastní penzijní reformu. Kdo nevěří, ať tam běží. Nevěřím, že se jí dočkáme do konce tohoto volebního období. My zrušíme vaše jednotlivé kroky, které jste měli v rámci jednotlivého inkasního místa, a předložíme nový lepší portál. Vy neumíte dělat nic jiného než rušit to, co jste zdědili. K tomu, abyste něco vlastního předložili, nemáte ani dostatek odborné kompetence, ani politické odvahy. A když někdo přijde s nějakým nápadem, tak ho rovnou zabijete, protože možná příště předložíte něco vlastního a lepšího. Děkuji. Moc prosím, pusťme to do druhého čtení. Děkuji. Jenom na záznam. Pan poslanec Štolpa je již přítomen a ruší svoji omluvu pro zbytek dne.

Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, takže z těch lidí, kteří mají nedoplatek, tak z nich to 25 % podává elektronicky a 75 % to nepodává elektronicky. A paní ministryně tady říká, že tady není prostor pro zlepšení?

Že to doplníme o to, že ten návrh předložíme sami za dva měsíce poté, co ho schválíme na vládě. Myslím si, že to je asi největší uznání, čeho se nám může dostat tady v opozici, že když předložíme kvalitní návrh, tak vláda začne trošku závidět, že ho nepředložila sama, a následně slíbí, že ho tedy za čtvrt roku předloží.

Děkuji za dodržení času. Další faktická poznámka, pan poslanec Volný. Děkuji, pane předsedající.

Je to prostě v chodu, je to připravováno komplexním způsobem.

Pracuje se na tom už několik měsíců na Ministerstvu financí. Děkuji. Tak, máme zde další dvě čerstvé faktické poznámky. Nejprve pan předseda Kalousek, poté pan poslanec Martínek.

Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom předřečníka požádat, jestli bychom teď, když nemáme ty nové pořádky, nemohli zvolit nějakou jinou píseň. Já dvacet let slyším v téhle Sněmovně od všech takzvaných tradičních politických stran, když něco nechtěly, ale současně tomu v zásadě neměly co vytknout, tak vždycky říkaly ano, ale musí se to řešit komplexně.

Bude vás víc a pak nás přehlasujete.